Chtěl bych říci, že považuji za nespravedlivé a morálně neobhajitelné, aby se zvýšení rodičovského příspěvku týkalo jen těch rodičů, kteří rodičovský příspěvek ještě zcela nevyčerpali, a nikoli těch, kteří jej sice dočerpali, ale rovněž vychovávají dítě mladší čtyř let, které je současně nejmladším dítětem v rodině, a stále tak splňují základní podmínku zákona pro přiznání rodičovského příspěvku. Takový přístup podle mého názoru je problematický z hlediska ústavního práva, konkrétně z hlediska ústavního zákazu diskriminace a z hlediska ústavního zákazu retroaktivity. A k tomuto pozměňovacímu návrhu, který máte pod tím číslem, které jsem řekl, ještě také několik vět. Tento pozměňovací návrh přiznává navýšení rodičovského příspěvku i těm rodičům, kteří stále splňují základní podmínky nároku pro přiznání rodičovského příspěvku podle § 30 odst. 1 zákona o státní sociální podpoře, to je řádně a celodenně pečují o dítě, které je nejmladší v rodině a nedosáhlo ještě čtyř let věku, ale vyčerpali rodičovský příspěvek v původní výši ještě před účinností zákona, který jej zvyšuje. Návrh se netýká ovšem rodičů, kteří řádně a celodenně o žádné dítě mladší čtyř let nepečují a které současně nejmladším dítětem v rodině není. Děkuji za pozornost. Také děkuji. Jako další prosím paní poslankyni Pekarovou, připraví se paní poslankyně Golasowská. Prosím. Děkuji za slovo.

Myslím si, že jinak celkově, co se týče zvyšování flexibility v rámci systému rodičovského příspěvku, je dobré touto cestou jít. Ale nesmíme zapomenout ani na to, co je velice úzce spojeno s péčí o malé děti, a totiž možnosti částečných úvazků, což jsou další zákony, které bychom tady měli určitě řešit.

Takže vás prosím o podporu tohoto pozměňovacího návrhu, ke kterému se ještě v podrobné rozpravě přihlásím. Děkuji za pozornost. Také děkuji. Připraví se pan poslanec Chvojka. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, KDUČSL samozřejmě vítá zvýšení rodičovského příspěvku, to deklarujeme, ale já přesto předkládám pozměňovací návrh, který se vlastně týká rodičů, kteří již vyčerpali rodičovský příspěvek, a přesto v době účinnosti zákona jejich děti budou mladší čtyř let. Nám tento vládní návrh připadá jako diskriminační, protože vlastně vyřazuje 70 tisíc rodin z nároku na tento příspěvek. Je třeba říci, že není možné třídit rodiny podle neobjektivního a volitelného kritéria, kterým je délka čerpání příspěvku. Tady bych chtěla taky poukázat na to, že vlastně v minulosti jsme tady již měli takový případ, kdy v zákonu o státní sociální podpoře bylo navrhováno zvýšení rodičovského příspěvku pro rodiče, kteří pečovali o více dětí, a ta změna se týkala všech, i těch rodičů, kteří již rodičovský příspěvek vyčerpali. Je třeba také přihlédnout k tomu, že zákonní zástupci dítěte, na něž by se zvýšení rodičovského příspěvku nevztahovalo, často zvolili rychlejší čerpání z důvodu nízké výše rodičovského příspěvku v případě rozložení na čtyři roky a nastoupili dříve do práce na plný úvazek a odvádějí tak do státní kasy daně a pojištění.

Děkuji za pozornost. Také děkuji. Prosím pana poslance Chvojku, který je nyní přihlášen.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Chtěl bych krátce představit svůj pozměňovací návrh, ke kterému se ještě potom formálně přihlásím samozřejmě v podrobné rozpravě.